Děkuji. A Marek Benda nyní vystoupí s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

Byli jsme na Slovensku.

Kdo jsou malí, malí věřitelé? Už tady byl citován dopis Svazu města a obcí. Předpokládám, že obce jsou relativně malí věřitelé, zejména ty malé obce.

Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský, v tuto chvíli poslední přihlášení s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní ministryně, já se domnívám, že bychom to měli posunout kupředu.

Já bych si dovolil tady dokonce, ale neudělám to, jmenovat některé z našich kolegů, o kterých nevěřím, že se chovají v Poslanecké sněmovně jinak než v osobním životě, a pravděpodobně fyzicky napadají lidi tak, jak napadají tady své kolegy. A dokonce dokázali příkladem, že je jedno, jestli zrovna jsou v nějaké politické straně, nebo ji opustí, prostě takový mají přístup k životu. A proto se domnívám, že není správné, abychom se tady bavili o kategoriích, ale abychom přijímali zákony, které chrání ty slušné a které tvrdě postihují ty neslušné.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Citace: